Zkomplikovali jsme si ji proto, že já pamatuji doby, kdy zdravotní sestry po čtyřech letech měly tak dobrou praktickou přípravu v nemocnicích, že byly schopny se zapojit poměrně plnohodnotně a zhruba po půlročním zapracování taková sestřička byla plnohodnotná. Nám se podařilo v negativním slova smyslu to vzdělání posunout do roviny, že střední zdravotní škola se v podstatě stala jakousi přípravou, hlavně teoretickou, kterou je poté potřeba dopilovat, ať to bylo formou pomaturitního vzdělávání, nebo v současnosti bakalářského vzdělávání.